Takže já to nevnímám jako symboliku. Já to vnímám přijetí této novely je signál zejména pro naši veřejnost, pro naše občany, že tato Sněmovna je suverénem českého státu, a je to signál pro to, o čem jsme se tady také bavili několikrát, a to je vlastenectví. Jakým jiným způsobem chcete podnítit, zahájit diskusi, iniciovat jakési tyto formy sjednocení národa na některých základních principech? Pokud jde o to právo, co tady někteří kolegové řekli. Ano, uznávám právo, že lidé mohou mít ruce v kapsách. Ale stejné právo mají ti občané, kteří tu zbraň chtějí mít, jsou prověření. Jsou prověření daleko víc než jiné skupiny nebo jiné komunity. A rozhodně nemám nic proti tomu a to je to, co chci pochválit že konečně vláda přistoupila k tomu, že Ministerstvu obrany zadala úkol, aby připravilo věcný návrh zákona o branných spolcích.

Takže tito lidé, pokud se budou chtít angažovat v tom branném spolku, protože jsou držiteli zbraní, naprosto super, rádi je tam přivítáme, budeme hledat způsoby, jakým způsobem je zapojit. Pokud jde o další aktivity, tady to bylo řečeno. Samozřejmě že to není samospásné. Ale zase říkám, tato Sněmovna se chová poněkud pokrytecky, protože tři roky v této Sněmovně mluvím o tom, že se má zavést branná výchova do škol jako povinný předmět a až teprve teď, dva měsíce před volbami, najednou je to téma pro všechny politické strany, které najednou zjistily, že to chtějí také. Tři roky tady mluvím o založení nebo obnovení Svazu brannosti, opět celé tři roky nic, a teď tady vynakládáme takové úsilí jenom kvůli této novele. Mluvím tady o Integrovaném výcvikovém centru ve Vyškově, které by mělo přispět ke zvýšení schopností a výcviku bezpečnostních a branných složek. A rozhodně souhlasím i s panem kolegou Gabalem vaším prostřednictvím, že musíme vynaložit stejné, nebo ještě větší úsilí na to, aby Policie ČR, armáda, Celní správa a další byly lépe vybaveny, lépe vycvičeny, lépe připraveny plnit své úkoly v rámci bezpečnosti občanů ČR. Takže vás všechny znovu vyzývám k přijetí této novely zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Byly mi doručeny omluvenky.

Ještě než dám slovo panu poslanci Raisovi, tak posečkám, až se dostaví některý z ministrů na zasedání, abych dodržel jednací řád.

Mně by mohl stačit, ale jednacímu řádu to nevyhoví.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Přeji dobrý den, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Budu respektovat tlak na snížení času. Možná bych se dostal do technické poznámky, ale pro jistotu to beru jako normální příspěvek.

Vzpomeňme například nepřijetí pozměňovacího návrhu k novele školského zákona. Nyní část Poslanecké sněmovny, možná titíž poslanci, odmítají důležitou novelu ústavního zákona o bezpečnosti, která je reakcí na zbraňovou směrnici EU. Domnívám se, že nejenom filozofii života, hodnoty života, ale i vlastní společnost, ve které žijeme, si musíme chránit. Historie nás mnohokrát poučila, že přejímání názorů přicházejících ať již ze Západu, či z Východu přinesla často problémy někdy i katastrofického rozsahu. A co vidíme dnes?

K této věci mi dovolte osobní reakci. Odmítání základních filozofických principů, na kterých vyrostla a byla postavena naše společnost, při současném pseudodobrovolném ozbrojení části společnosti, je cesta do pekel. Za poslední tři roky, a to je jeden z důvodů, proč tady vystupuji, je také ten, že za poslední tři roky jen málokterý návrh zákona vzbudil v Jihomoravském kraji, jehož jsem poslanec, tak velkou, a zdůrazňuji, téměř jednoznačně kladnou reakci, jako je tady tento návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti. Už hodně toho tady padlo, těch údajů, takže to bych už ponechal bokem.

Čili doporučuji přijetí novely. Děkuji vám za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom chtěl jednu takovou malou připomínku, možná někteří z vás to neznají.

Jak to dopadlo, všichni víme.